Přečtu jednu omluvu.

Tak, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu velmi stručná. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Návrh státního rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny. Dovolte mi poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a zejména pak rozpočtovému výboru za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.

Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Ta činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu. Svoje stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům pak sdělím až při hlasování ve třetím čtení. Tak to byla paní ministryně.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miroslava Vostrá. Děkuji za slovo.

Po úvodním slově ministryně financí a zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor

výboru kontrolního, který projednal kapitolu 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a usnesení ke kapitole nepřijal; výboru hospodářského...

Ano, děkuji, pane místopředsedo.

Takže se vám omlouvám, že jsem přestala a budu pokračovat. výboru pro bezpečnost, který přerušil projednávání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitol 314 Ministerstvo vnitra a 336 Ministerstvo spravedlnosti; výboru pro zdravotnictví, který dotace neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví neprojednal.

Zmocňuje předsedkyni výboru zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Pokud nebudete nic namítat, součástí tohoto usnesení, které máte všichni písemně, jsou i přílohy číslo 1 a příloha číslo 2, tak jak byly schváleny v rozpočtovém výboru a tak jak doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby byly přijaty. A potom ještě rozpočtový výbor přijal další usnesení, a to usnesení číslo 191, které rovněž máte písemně a v kterém

Paní předsedkyně Vostrá, prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující doprovodná usnesení: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby a) zohlednila specifické postavení zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu na trhu práce a udržela nárůst platů u tohoto zaměstnavatele i v budoucím období;

d) zohlednila specifika povolání zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí a jím zřizovaných složek na trhu práce a zajistila jim odpovídající nárůst platů. Zmocňuje předsedkyni výboru zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru a zpravodajce Miroslavě Vostré a k předloženému návrhu otevírám podrobnou rozpravu. Nyní vyzývám k vystoupení paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Tak, paní poslankyně, prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila návrhy pozměňovacích návrhů, které předkládáme jako klub Starostové a nezávislí.